Prosím pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dobrý podvečer.

Já se zabývám tou dálnicí více jak dvacet let, tak bych od vás chtěl slyšet, pokud je to možné, dvě odpovědi na dvě mé otázky.

Děkuji za odpověď. Já poprosím pana ministra. Tak jen velmi stručně.

Dokonce měla a má své stavební dozory, které byly na místě.

Základní kámen byl poklepán okamžitě poté, co vstoupilo v platnost stavební povolení.

My jsme se dohodli, jakým způsobem to uděláme.

My jsme zároveň vznesli požadavek, aby došlo i ke zkrácení termínu, takže já doufám, že přinesu dobrou zprávu.

My ten precedent nechceme udělat. Na druhé straně hledáme cestu, kdy tady na to ten oprávněný nárok je a je potřeba s ním velmi pečlivě vážit, ale mluvím o tom obecně, protože dokud ta dohoda nebude, tak to nechci tady příliš rozebírat. Tak děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský, který není v sále, tudíž jeho přihláška propadá. Ten tady je, takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.